Vy předkládáte novelu zákona o dani z příjmu. On je to od samého začátku příjem. To je příjem ze zákona.

Mně je úplně jedno, jak to cítíte. My jsme zákonodárný sbor a ze zákona je to příjem, nic jiného.

A vy sám jste řekl, že jsme slibovali, že ano, že až skončí ta přechodná doba, že to ti lidé dostanou zpátky. Já proti tomu vůbec nic nemám.

Ale vy to děláte jenom pro úzkou skupinu lidí, kteří prostě to nějak ze zákona měli, a těm všem ostatním, kterým jste to sebrali, to nevracíte. To vám nepřijde jako diskriminace? Jestliže se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování. Prosím. Procedura schvalování je relativně jednoduchá, protože nebyly žádné pozměňovací návrhy a rozpočtový výbor souhlasil s návrhem předkladatelů. Děkuji. Stanovisko pana navrhovatele je také pozitivní. Dobře. Nyní tedy přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.